Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Rozumím vaší námitce, ale já jsem chtěl využít toho času, kdy se sejdou, zeptat se pana předsedy, za koho to navrhuje. Navrhuji to za dva poslanecké kluby jednak poslanecký klub hnutí SPD a poslanecký klub hnutí ANO. Ano, takže máme podle jednacího řádu návrh v pořádku. Myslím, že ti, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu, jsou přítomni.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Prosím o klid Sněmovnu! Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, sice vím, že to je třetí čtení a bylo vše již řečeno, ale vzhledem k tomu, kolik vidím přihlášených, dovolím si navrhnout omezení jednání a vystoupení pro jednotlivé poslance na dvakrát 10 minut.

Děkuji. Tak mně to přijde excesivní a také v nepoměru k tomu, že jsme zrovna prodloužili ten čas, takže není žádný důvod zkracovat dobu jednání, protože vzhledem k tomu, že pokud chápu, jsme prodloužili jednání do osmi hodin, tak není kam spěchat. Takže bych si dovolil dát protinávrh, a to dvakrát 30 minut, a pokud to neprojde, tak dvakrát 15. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Moje poznámka byla ve stejném duchu.

Z toho důvodu nevidím úplně jako smysluplné ještě limitovat diskusi.

Prosím, posaďte se na svá místa a já nechám jednotlivě ty návrhy na omezení řečnické doby... Pan kolega Bartošek s přednostním právem. Děkuji.

Dvakrát 30 minut je podáno. Nyní tedy nejdřív hlasování o dvakrát 45.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Takže můžeme pokračovat. Já jsem připustil projednání těchto procedurálních návrhů, ale ještě předtím, než zahájím rozpravu, ptám se, jestli se před rozpravou chtějí vyjádřit zpravodaj garančního hospodářského výboru, pan kolega Martin Kolovratník? Nemá zájem. Nemá zájem. Nemá zájem.

Já vám udělím slovo za chvilku, pane předsedo, až tady bude klid. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl krátce vystoupit se stanoviskem za klub Pirátů, Starostů, ale i za poměrně početnou skupinu poslanců a odborníků, kteří se v tomto volebním období skutečně snažili, pokud se bude něco měnit ve stavebním zákoně, a ta vůle tady byla na všech stranách, aby se tak dělo koordinovaně, aby se vypořádaly připomínky relevantních účastníků celého procesu, zejména samospráv, regionů, ale i zástupců památkářů a dalších. Musím říct, že jsem byl poměrně překvapen vystoupením paní ministryně, a naopak si myslím, že pan senátor velmi dobře vyzdvihl zásadní problémy této legislativy.

No, tak buďto Senát si podobně jako celá řada dalších myslí, že ten zákon je nesmysl, anebo můžeme tvrdit, že měl k tomu věcné připomínky a ten zákon se jim, vlastně kromě toho nejdůležitějšího, co je nejvíce kritizováno na tom zákoně, líbí.